Pan předchozí ministr Pospíšil tady vzpomenul, jak občanský zákoník vznikal. A tady mu musím dát za pravdu. Vzniká celkem třináct let. Začal na něm pracovat Otakar Motejl a další ministři po něm, takže to není dílo několika let, ale je to dílo dlouhé a myslím si, že hodit ho pod stůl by byla škoda. Já sama jsem měla velké rozpory s tímto občanským zákoníkem a nebyla jsem vůbec přesvědčena o tom, že je to správně. Byla jsem přesvědčena, že je lepší postupovat cestou dílčích novel.

Mám s tím hrozné anabáze, protože když jsem nastupovala na Ministerstvo spravedlnosti, tak se říkalo: Soudci vůbec nejsou připraveni, není nikdo proškolen. Všichni chtěli, aby ta věc byla odložena o rok. A ti soudci, není to tak hrozné, připraveni jsou a jsou s tím smířeni.

Máme v podstatě přípravu hotovu, nejsou žádné problémy. Poslední problémy, které jsem řešila, byly problémy, jestli nám nekliknou počítače. A tam jsme skutečně dali poslední peníze, které ministerstvu zbyly, abychom obnovili počítačovou soustavu.

Já tady nechci hodnotit zákonná opatření. Ta jsou z dílny Ministerstva financí. Pan premiér tady jasně řekl, že věc nesnese odkladu. Já jsem o tom přesvědčena rovněž.

Děkuji. Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Druhá věc.

Já jsem zde vystupoval docela často jak proti tomu samotnému občanskému zákoníku, myslím tomu novému občanskému zákoníku, tak proti těm doprovodným zákonům.

Někdo může podotknout, že jde o technické změny, že se dávají do souladu s novým občanským zákoníkem termíny v ostatních zákonech.

A ještě chci reagovat na pana bývalého ministra Pospíšila prostřednictvím pana místopředsedy.

Samozřejmě to nebyla chyba tohoto stavu.

Já si nemyslím, že veřejná správa je připravena na nový občanský zákoník.

To není pravda.

Prostě to tak bude. Ještě úplně poslední věc.

Druhá věc, kterou argumentují někteří řečníci, je, že už se píší komentáře.